Víme, a pan premiér by to určitě tady řekl, že dochází k navyšování platů příslušníků bezpečnostních sborů. Já bych řekl, že to není navyšování, že to je stále navracení toho, co bylo odebráno. V jedné interpelaci, kterou na ministra vnitra podal můj stranický kolega Miroslav Grebeníček, pan ministr odpověděl, že cituji pana ministra vnitra:

Pan ministr také uvádí, z čeho se skládá služební příjem. A já si to dovolím také připomenout. Služební příjem je tvořen několika složkami, které můžeme rozdělit na nárokové, které jsou tvořeny základním tarifem, to jsou tabulky, které nařizuje vláda.

Potom to je základní tarif, zvláštní příplatek, někdo tomu říká rizikový, příplatek za vedení a v případě služby v zahraničí také příplatek za službu v zahraničí. Dále jsou to nenárokové složky platu, které jsou osobní příplatek a odměna. Pokud mluvíme... ten zvláštní příplatek jako takovýto rizikové, má dvě skupiny, ve skupině od tří do šesti tisíc a od tisíce do čtyř tisíc korun. V Praze mají příslušníci v přímém výkonu rizikový příplatek šest tisíc. Příplatek za vedení má pouze ten policista nebo ten příslušník, který je v řídicí funkci. Takže je to pouze omezený počet lidí.

Když si spočítáte, že osobní příplatek velitele je řádově deset, dvanáct, patnáct tisíc korun, tak se můžete při odchodu z jednacího sálu Poslanecké sněmovny zeptat zde službu konajících policistů, jaký osobní příplatek mají oni. Oni vám odpovědí, že řádově sto korun, maximálně tisíce korun. Pan ministr v odpovědi také sdělil, že do služebního příjmu je nutno zahrnout i služební příjem poskytovaný za vykonávanou službu přesčas, na který má nárok příslušník, kterému nebylo za službu přesčas nad limit 150 hodin v kalendářním roce poskytnuto náhradní volno. Na okraji zde pan ministr také zmiňuje, že vláda už připravila novelu zákona o služebním poměru, která má právě povinnost 150 hodin zdarma odstranit. Pan ministr zmínil, že připravovaná novela služebního zákona také zakotví další výhody, které pro příslušníky policejních sborů budou, ale teď to nebudu komentovat, protože dostaneme se k tomu v jiném bodu, jaká to pro ty příslušníky bude nakonec výhra, či možná spíše prohra. Dalším bodem, který bych rád upozornil, je nábor. Nábor policie.

Chovancovi chybějí tisíce lidí. A píše se: Vláda sice kritizuje některé firmy za nízké mzdy, sama ovšem není schopna zajistit atraktivní plat pro klíčové státní zaměstnance. Právě nízké nástupní mzdy jsou jedním z hlavních důvodů, proč se do policejních řad nehlásí dostatek kvalitních uchazečů. Reálně jich však bude necelých 400, uvádí se v polovině prosince loňského roku.

Z toho vyplývá, že pan ministr vnitra si je vědom nedostatečného platového ohodnocení příslušníků policie.

Prognózy a kvalifikované odhady konstatují, že průměr každoročně odcházejících příslušníků je přibližně stejný. Zde je nutno uvést, že nabídka trhu práce jsou tolik obsáhlá, že výběr nových uchazečů do řad Policie ČR není záležitostí jednoho či dvou roků, ale jde o trvalý úkol vyžadující trpělivost, plánovitost a vynaložení nemalých prostředků do sofistikovaného oslovení především mladé populace, jíž je třeba nabídnout perspektivu, trvalé zaměstnání a za vykonávané činnosti odpovídající finanční ohodnocení. Tak něco takového bych se asi dozvěděl, kdyby tady pan premiér byl. Takže možná lepší, že tady není. Pan premiér v podstatě ví, že ten problém je. Dokáže ho krásně pojmenovat. Dokáže ho krásně popsat, ale v podstatě ho vůbec neřeší. A teď jaká jsou ta skutečná data a čísla.

Pokud se jedná o civilní zaměstnance, je to 24 osob. Takové kraje jsou Vysočina, kraj Moravskoslezský a Olomoucký.